Já jenom řeknu, že my nejsme ti, kteří bychom chtěli Českou republiku, byť třeba jenom jaksi zesíleným bonmotem, řadit mezi další spolkovou zemi Spolkové republiky Německa. My nejsme ti, kteří dodnes ještě tady dráždíme hada bosou nohou kontakty se sudeťáky. My nejsme ti, kteří jsme někoho vylučovali a teď myslím konkrétně stranu lidovou ze spolupráce v Národní frontě v té době, o které tady také byla řeč pana ministra. My jsme ti, kteří se snažíme sloužit lidu této republiky, České republiky, v roce 2017 a snažíme se vám všem, i tomu lidu, vysvětlit, že ne vše je černé, jenom černé, a ne vše je bílé, jenom bílé. Že jsou tady odstíny, které jsou hodny pozornosti. A nyní ještě další faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Chalupa, poté pan poslanec Mackovík, poté pan poslanec Ondráček. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

27 let po sametové revoluci je naše postavení takové, jaké je, tzn. že nás nikdo nebere vážně. A to není věc této současné Poslanecké sněmovny. Takže pokud tady někdo něco kritizuje, tak by si měl zamést před vlastním prahem. Protože kdyby Západ chtěl pomoct, tak by sem Rusové nikdy nevlezli! Takže nechali nás napospas zase Rusákům!

Protože tady se lidi mají domlouvat na řešení věcí, a ne na politikaření!

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, já budu stručný. A na pana ministra Hermana. Vy jste jenom prokázal to, že tady hájíte cizí zájmy. Možná by si to někteří voliči měli uvědomit, že skutečně vaše cesta nikam nevede. Ještě než dám slovo panu poslanci Ondráčkovi, dále je přihlášen pan poslanec Soukup. Ptám se, jestli paní kolegyně Pěnčíková je přihlášená k faktické poznámce. Nyní ještě, než dám slovo panu poslanci Ondráčkovi, tak přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny.

Nyní pan poslanec Zdeněk Ondráček, připraví se pan poslanec Soukup. Jak jste přihlášeni elektronicky. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane předsedající. Děkuji i panu kolegovi, že dodržel pořádek. Já jsem vždy velmi potěšen, když pan ministr kultury zde vystoupí, protože je přesně vidět, jak je ideologicky dobře naladěn. A chtěl bych pana ministra poprosit, jestli by mohl ještě v rámci toho posledního asi dne vyprávět o té pohádce, jak koukal do hlavní kulometů na těch státních hranicích. Myslím, že kolegy by to taky potěšilo.

Je přece všem naprosto jasné, že komunisté to nepustí. Nechme toho politikaření.

Děkuji.

Děkuji.